Nebudu opravdu zdržovat.

Přijďte, já vás srdečně přivítám, uvidíte, jak takový dětský den funguje. My to vždycky ještě spojujeme se dny zdraví, kdy se snažíme tam opravdu i preventivně působit na naše občany.

A uvidíte, že v druhém rohu toho samého hřiště máme hospodu, tam se popíjí alkohol, tam se kouří, chlapi si dají pivo nebo víno, když je chladno, tak si dají grog nebo svařák, zapálí si k tomu cigaretu, nikomu to nevadí. Proč vymýšlíte nesmyslná ustanovení? A když tam s tímhle zákonem přijdu, tak, pane ministře, ten zákon nebude respektovaný, nebude uznávaný, bude vysmívaný a je to myslím zbytečné. Pokud má Sněmovna přijmout protikuřácký zákon, tak je možná ke zvážení, aby pan kolega Ondráček z hnutí ANO, který už navrhl svůj protikuřácký zákon, aby se jej pokusil možná dostat znovu do hry, protože si myslím, že se jedná o poměrně jednoduchou, srozumitelnou a účinnou novelu. Zákon, který bude respektován a který bude vymahatelný. A to bohužel, pane ministře, není tato předloha. A upřímně se obávám, že nebude ani poté, co budou odhlasovány ty desítky pozměňovacích návrhů. Závěrem mi jen dovolte navrhnout tuto novelu znovu projednat v garančním výboru.

Děkuji za pozornost. Ano, děkuji. Budeme o vašem návrhu hlasovat po ukončení obecné rozpravy. Nyní prosím dalšího přihlášeného, tím je pan poslanec Bendl, připraví se paní poslankyně Pastuchová.

Já také musím nejprve okomentovat vědomostní vybavení zástupců předkladatele, kteří na jednání výboru pro veřejnou správu neuměli odpovědět na základní otázky, například, abych použil něco, co zde ještě použito nebylo, jak s tímhle zákonem naloží hotelové školy, kde chcete zakázat nejenom prodávat čemuž bych rozuměl, i když Středočeské vinařské učiliště si přivydělává tím, že prodává víno. Na otázku, co s tím, nebyl nikdo vašich zástupců, pane ministře, schopen odpovědět. A to je nejenom prodávat, ale také podávat. A měli na ty argumenty být připraveni vaši předkladatelé. Evidentně a zjevně nebyli.